Jsem také přesvědčen, že tak zásadní věc musí být projednána až na základě výsledků celostátního referenda. Představa, že v jedenácti lokalitách se v režii USA staví objekty, které budou mít charakter ambasád, tedy nemáme tam přístup, nevíme, kdo tam je, co je tam za materiál, jaká se tam provádí činnost, je pro mě nepřijatelná. Uzavření této dohody není ani obsahem programového prohlášení vlády. Je potřeba také zmínit skutečnost, že existuje celá řada petic občanů České republiky proti zřízení vojenské základny USA na území České republiky. Například naše petice obsahuje následující text: